Budeme pokračovat v projednávání.

Skoro všichni odešli, ale tak pan poslanec Michálek mi tady zůstal, prostřednictvím paní předsedající.

Kolik jste nám dovolili interpelací za to vaše působení? A když interpelujeme, jestli si myslíte, že tady interpelujeme ty ministry, kteří tady nesedí, bohužel. Takže většinou to dostáváme písemnou formou. No a poslední, jestli byste mi mohl říct, kolik těch mimořádných schůzí, které jsme si my svolali, tak kolik vlastně bylo prohlasováno. To znamená, že jste nám prohlasovali program a mohli jsme o nich řádně diskutovat. Možná, že to byla jedna, víc nic. Každá mimořádná schůze tímto končí. Takže nemůžete se divit, že se snažíme načítat ty mimořádné body, nebo respektive body do programu, protože my nemáme jinou možnost o tom diskutovat. A když jsem se tady ptala pana premiéra, který kupodivu byl na interpelacích tenkrát, pak už zase nebyl xkrát, a ptala jsem se ho, jakým způsobem máme postupovat jako opozice a co on by mi poradil jako politolog a profesor, tak mi říkal, že máme pokračovat tak, jak pokračujeme, no. A děkuji vám předem za odpovědi. Děkuji za dodržení času.

Paní poslankyně, prosím. Děkuju, paní předsedající. Zbylí kolegové a kolegyně, já jenom bych chtěla říct, že tady se mluvilo o tom, jak obstruujeme a podobně.

Bylo běžné, že ve středu se jednalo od 9 do 19 hodin.

A víte, mimořádné schůze, které svolává koalice, a dělá přes noc kolegové, kolegyně, vy nás můžete přehlasovat a dávat si body, které chcete projednat, na řádná jednání. Já tomu nerozumím a nerozuměla jsem tomu ani minulý týden. Protože vy říkáte všichni: Musíme omezit vlastnictví médií politiky. Ale váš návrh taky říká to, že internetová média vůbec neovlivňují veřejnost, protože se tento pozměňovací návrh vůbec netýká internetových médií, vlastnictví internetových médií. Takže politici nebudou smět vlastnit tištěná média, ale internetová ano.

Děkuji. A nyní je na řadě pan poslanec Vondráček. Pane poslanče, prosím. Děkuji za slovo. Já bych chtěl v souladu s jednacím řádem v rámci své faktické poznámky reagovat na předřečníky.

Tady opakovaně docházelo k obcházení jednacího řádu. Nemůžete říkat, že my jsme způsobili delší projednávací čas. Prostě není tomu tak. Zneužívání stavu legislativní nouze, to se tady také předtím nedělo. A tak bych mohl pokračovat. Noční jednání nebyla. To je vaše metoda práce. Začali jsme špatně. Měl jsem pocit, že v polovině volebního období se ta situace mírně zlepšila a že strany spolu začínají komunikovat, a vy teď přijdete s něčím takovým. Na doplnění toho, co říkala paní poslankyně Peštová. Když vy jste svolávali mimořádné schůze v předchozím volebním období, tak si uvědomte, že jste disponovali 16 přednostními právy, jestli si to dobře pamatuju. Takže i když nebyl schválen program, tak v podstatě ta opozice měla luxusní prostor vyjádřit své myšlenky a své postoje. Naproti tomu my většinou máme tři, někdy máme čtyři jako největší poslanecký klub.

Děkuji. Prosím, abyste to respektovali. Děkuji. Pane poslanče, prosím. Děkuji, paní předsedající. Vážení členové vlády, dámy a pánové, já zareaguji na to, co říkal pan Michálek ve svém vystoupení, kde za a) řekl, že on ví přesně, o čem budeme mluvit. Tak to nevím. A za další něco tam vykládal o tom, jak chceme to dotační mateřské mléko.

Ale co mě překvapuje, že toto zaznívá od představitele strany, která katastrofu ve volbách čtyři poslance proměnila ve tři ministry.

To mě tedy překvapuje. Nyní na řadě pan předseda Jakob, připraví se pan poslanec Síla a paní poslankyně Válková.